Ale zase také chápu, že oba se musí tak smát hlouposti koaličních partnerů, že se raději za ty cedule schovají, aby ten úsměv nebyl vidět. Možná to je nějaká strategie. Možná že po čase řeknou, že to předkládali nevědomě, anebo že nevědomě byli schováni a kdoví kdo za těmi cedulemi byl, a možná že další jim to dosvědčí, nejlépe z hnutí ANO.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ale já bych s dovolením reagoval na slova svého předřečníka, pana poslance Janulíka. Já bych jenom zopakoval pár čísel a doufám, že mě pan poslanec Janulík bude poslouchat. Ta čísla jsou následující. Je 40 tisíc lékařů podle zprávy lékařské komory. A to vychází ze zprávy lékařské komory. Podle zprávy České lékařské komory 20 procent 20 procent není napojeno na internet, pane kolego Janulíku prostřednictvím... Cituji zprávu lékařské komory, netvrdím, že to je pravda. A samozřejmě ty argumenty, které jsem tady uváděl, já netvrdím, že jsou správné. Já jenom tvrdím, jakým způsobem argumentovali poslancilékaři, proč nechtějí zavedení elektronických receptů. A já je zopakuji: nepřístupný internet, staré technické vybavení počítačové a vysoký věk zejména praktických lékařů. Tak argumentovali poslancilékaři, proč nechtějí elektronické recepty. Já věřím, že je budou používat i v případě elektronické evidence tržeb, protože ta situace tam je naprosto, naprosto obdobná.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, údaje na účtence jsou definovány v paragrafu 20 návrhu. To, co vidíte zde, nebo ty údaje, které jsou zde uvedeny, tak chybí.

Děkuji za slovo. Prosím, pane poslanče, dříve než začnete mluvit, poprosím kolegy, aby se ztišili. Je to určitě vypjaté téma, ale myslím si, že si každý zaslouží ticho při svém proslovu. Děkuji. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Tak speciálně pro pana Volného to zopakuji.

A navázal bych ještě na to, co říkal kolega Kučera. Dneska jsme to říkali, náš poslanecký klub Úsvit, na tiskové konferenci. Obrátila se na nás i stomatologická komora, která říká, že taková je informace třetina lékařů, zubních lékařů, je ve věku přes šedesát let, a v některých okresech dokonce polovina. Oni prostě na závěr tak jak tady bylo řečeno, ne všichni ti lékaři jsou napojeni na internet, ne všichni mají to elektronické připojení. A vzhledem k tomu, že jsou ve věku, kdy si budou moci dovolit ty lékařské zubní praxe zavřít, byli jsme upozorněni na to, že se může stát, že těch lékařských ordinací zubních ubude a pro řadu lidí to bude nedostupná péče potom. Takže to je jeden z dalších aspektů, který se na první pohled nezdá, ale i tam může mířit dopad tohoto zákona. Čími říkám opět myšlenku nekritizujeme.

Prosím, máte slovo.

Takže pan poslanec Koníček na to odpověděl.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já na začátek svého vystoupení připomínám, že nevystupuji s faktickou poznámkou, ale jako přihlášený do rozpravy, takže to moje vystoupení nebude trvat pouze dvě minuty, ale bude přece jenom o něco delší. Mohu vás nicméně ubezpečit, že zdaleka nebude tak dlouhé jako ta další vystoupení ve druhém a třetím čtení, kde budeme mít dostatek času na to, abychom projednali a vysvětlili si všechny naše argumenty, které máme proti zavedení elektronické evidence tržeb, respektive proti registračním pokladnám. A já předpokládám, že to třetí čtení bude trvat až do konce tohoto volebního období, takže budeme mít dost času se všemi těmi argumenty zabývat.